Zeptám se, kdo z ministrů se ujme slova za ministra průmyslu a obchodu. Prosím, pan ministr Brabec. Máte slovo.

Já se omlouvám, že jsem vás při tom minulém materiálu zklamal svou nepřipraveností. Budu se snažit to vylepšit, ale zase bych vás nechtěl provokovat k nějakým dotazům. Ten materiál už tady jednou byl, byl diskutován. Dovolte mi tedy krátký komentář.

Připomenu jenom, že ECO napomáhá koordinovanému postupu evropských zemí v globálních záležitostech, zejména v orgánech Světové poštovní unie a Mezinárodní telekomunikační unie, a dále při harmonizaci technických a regulačních podmínek elektronických komunikací v Evropě. Na základě mandátu Evropské komise jsou v rámci Evropského komunikačního úřadu zpracovávány i studie a návrhy harmonizačních dokumentů EU. Přistoupení České republiky k této úmluvě nebude mít žádný dopad na státní rozpočet. Z těchto důvodů se navrhuje přistoupit k úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu.